Tím se mělo řešit leccos.

Ale nekritizuji to, i my jsme to navrhovali.

A souhlasím s tím, je dobré, že dneska dáváte, tuším, že je to 800 milionů korun, ale je to pár desítek subjektů. To opravdu neřeší nic zásadního.

Můžeme se bavit o tom, že ten strop je příliš vysoký.

Ale uznávám, pro malé a střední firmy toto je nástroj, který když se ještě sníží a můžeme se bavit o tom, kam by se měl snížit, vláda na to má v rámci svého nařízení možnosti tak je to nástroj, který je věcný, který je správný. Jenom si vzpomeňme, že ještě na konci srpna jste toto striktně odmítali. A pak zde máme firmy větší, pro které se doposud nepřipravilo vůbec nic.

Když se podíváte, jak je ten program koncipován, tak tam musíme vidět to, že se to šije horkou jehlou, protože je nesmírně komplikovaný a hlavně je založen na tom, že musí dojít ke ztrátě v rámci provozního hospodářského výsledku.

Ještě horší je to, že se to nastavuje, a já to nechápu, od února. Myslím tím, že se bude měřit ten pokles provozního hospodářského výsledku. To znamená, ty firmy neměly ten problém, že by v tu dobu byly ve ztrátě. Ony mají problém dnes, a dneska možná několikanásobně větší. Jenomže tím, že se jim to bude počítat od února, tak opět celá řada firem je z toho vyřazena.

Já chápu, že jsou nějaká pravidla v Evropské unii, vím, jakým způsobem k tomu přistupují ostatní země, a beru to, že není jednoduché si dneska něco prosadit. Ale proč to aspoň nezkoušíme? Můžeme se bavit o tom, proč v předvečer jednání v rámci celoevropského řešení na které vy, pane ministře, hodně spoléháte, já tedy výrazně méně, ne proto, že bych si ho nepřál, ale protože jsem bohužel realistou proč Německo v předvečer těchto jednání jen tak vypustí, a zjevně ne jenom balonek, že tedy dá do podpory svých podniků 200 miliard eur. Možná že to nakonec nebude, že jim ta Evropská unie nakonec stáhne, ale v každém případě je to nějaký signál. A já v tom signálu mezi řádky čtu to, že Německo příliš nesází na tu celoevropskou podporu a že už si připravuje pozici, možná i pro vyjednávání, v rámci podpory lokální.

Pokud by toto nakonec prošlo a dneska Němci otevřeně mluví o tom, že se domnívají, že je velká šance dostat to do toho takzvaného dočasného rámce tak nám pomáhej pánbůh. V tu chvíli by nastalo to, že by německé průmyslové firmy převálcovaly naprosto celý střed Evropy.

Zmatek a nejistota. V České republice to přece musíme vidět.

Připusťme, že ty menší a střední se nějakým způsobem smiřují s tím, že budou mít vysoký strop, budou bojovat, tak jak jsem dneska jednal i se zástupci Hospodářské komory mimo jiné z vašeho regionu, z Moravskoslezského kraje, tak fatálně nesouhlasí s tou částkou, která je, ale to nechme k nějakému dalšímu jednání.

No logicky proč?

A to nás doběhne, pane ministře. Já si dokonce myslím, že tohle je horší než ten aktuální stav, který dneska prožíváme.

To se nedomnívám, že by bylo správné, ani vy to nechcete. Pokud tu spotřebu nebudeme dohánět tím, že budeme mít díky inflaci vyšší ceny, ale to nebude trvat, věříme, věčně. Investice? Firmy brzdí svoje investice, protože jsou v obrovské nejistotě, nevědí, co bude dál.